Asi tady už to nemusím opakovat, ale je to vlastně z toho hlediska, abychom doopravdy zamezili tomu, že se tady dočkáme toho, že zavedení této daně sice vybere pár jednotek miliard, ale ve svém důsledku poškodí české společnosti, které například využívají dané služby, například pro distribuci svého zboží, nebo budou zavedena opatření proti českým společnostem, které některé už splňují některá kritéria tak, že by dokonce mohly být součástí výběru dané daně i přesto, že platí standardně daně v České republice, ať už to je daň z příjmu a tak dále. Současný návrh bohužel nepočítá s tím, že by si mohly dané firmy odečítat to, co odvedou na dané dani, například jako úlevu při platbě daně z příjmu, protože v tuto chvíli se nepočítá s tím, že všichni postižení plátci, na které daná novela dopadá, že by na ně byla aplikována presumpce neviny, tedy že nezneužívají daňovou optimalizaci a podobně, ale že například i platí daně tak, jak mají. A to jsou i některé české společnosti, například Avast, který odvádí, který je i podle Ministerstva financí jedním z největších plátců daně z příjmu, několikrát vyhlášený. Takže bych chtěl předejít tomu, abychom tyto české společnosti nějakým způsobem poškodili.

Děkuji. Děkuju pěkně.

Stejnou zkušenost má Francie, která když s tím přišla, tak dokonce dostala ze strany Spojených států dopis s celním sazebníkem na řadu francouzských produktů. Já bych nerad kvůli digitální dani a případnému inkasu z ní ohrozil zájmy českých exportérů na trzích Spojených států, čili preferuji to, abychom k této dani dospěli prostřednictvím té mezinárodní dohody. Co stojí ještě za zmínku je, že pokud by ta sazba skutečně byla prohlasována tak vysoká, jak navrhuje vláda, a platila by, tak jsem přesvědčen, že by se to negativně dotklo i spotřebitelů, těch, co služby technologických firem využívají, protože jak dobře víme, daňové břemeno se vždycky snaží ten subjekt, na který je uvaleno, přenést na svého zákazníka. Nejinak by tomu bylo i v těchto specifických službách, které často mají monopolní charakter. Poslední poznámka.

To je také jistá zvláštnost přístupu ze strany Ministerstva financí. Ale děkuju. Děkuji.

Při vší úctě, máte pravdu, že velvyslanec opravdu poslal dopis. Akorát vás trošku poopravím bývalý velvyslanec Spojených států amerických, abychom v tom měli úplně jasno. Co se týče toho, jakým způsobem s čím počítá rozpočet České republiky ve vztahu k výnosům, to znamená na příjmové stránce ohledně digitální daně, jsem komunikoval s paní ministryní financí, která mi sdělila, že tomu tak už není, což je logické, protože tu materii jsme začali projednávat úplně někdy jindy a se záměrem ji dojednat úplně v jiném roce, to znamená v tom loňském s tím, že by platila už ledna letošního roku.

Vnímali jsme, že bychom chtěli, aby tento návrh zákona prošel s co největším počtem hlasů, a snažili jsme se tedy vyjít vstříc nějaké dohodě. Proto jsme se rozhodli podat pozměňovací návrh poslanců mé osoby Romana Onderky, kolegyně Miloslavy Vostré a kolegy Jana Volného k vládnímu návrhu zákona o dani z digitálních služeb, který obsahuje dvě věci, to znamená dvě změny oproti původnímu vládnímu návrhu.

Dále bych chtěl upozornit kolegu místopředsedu Poslanecké sněmovny, že navrhuji v rámci projednání této materie návrh na zkrácení lhůty pro projednání mezi druhým a třetím čtením na 10 dnů. Děkuji za pozornost.